Dosáhnete na něco? Dosáhnete na něco?

Když na vesnici zavřete jedinou hospodu, uložíte jí zákaz činnosti a já jsem si vědom a znám zásady správního trestání ale když k tomu dojde v nějakém excesu, tak je to likvidační.

Má se pomáhat, nemá se trestat.

Tak to není.

Pásy musí mít, ano. To, co se stane a že se to asi pravděpodobně stane jde jenom a jenom za premiérem. Kde je pan premiér? Proč tady není? Proč tady nesedí?

Něco jste nám vzali, řekli, že to je vlastní.

Já vám také děkuji, pane místopředsedo, a s přednostním právem vystoupí pan ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Máte slovo, prosím. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom velmi krátce.

Bavme se, prosím, o tom, že je tedy potřeba nějak jinak spolupracovat nebo že chceme společně upravit ta opatření a podobně, ale jenom pořád nerozumím a chtěl bych to pochopit, ale zatím se mně to nepodařilo proč je takový nesmírný odpor k nouzovému stavu. A potom odtáhneme lešení, kterým máme kolem toho domu chodit, abychom ho mohli znovu natřít. Tak já tomu jenom úplně nerozumím, proto to chci znovu říct, protože spoustu těch poznámek chápu, řadu z nich třeba i podepíšu, určitě se dá vždycky něco udělat líp, ale jenom nevím, proč se tak obouváme všichni do nouzového stavu, který je jenom vehikulem, to je jenom technická věc, která nám říká, jakým způsobem můžeme dál pracovat. A taky bych rád připomněl, že určitě všichni sledujete na svých mobilech a na svých počítačích to, jakým způsobem jsme během těch deseti hodin vyděsili hejtmany.

Kdybych byl hejtman, tak mám tak veliký strach, že se budu držet něčeho hodně pevného.

Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Feri.

A já bych chtěl ještě poprosit jednou. Máte připravená opatření, která budou vydána podle zákona o ochraně veřejného zdraví? Řekl byste to, prosím, tady? Postavíte to najisto?